94.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodajka výboru pro životní prostředí paní Marie Pěnčíková.

Prosím, pane předsedo. Děkuji, pane předsedající. Já se nehlásím do rozpravy. Jenom pro stenozáznam. Hlasování 216 mám křížek, hlasoval jsem ano. Prosím. Prosím, pane poslanče. Pěkné teď nevím co, už odpoledne.

Budeme pokračovat v diskusi o vládním návrhu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pardon, pane poslanče, nejprve paní zpravodajka na mě živě gestikuluje. Takže dáma.